Není to úžasné, mít něco takového v České republice?

Šumavu, jak už jsme tady dneska slyšeli, navštíví ročně kolem dvou milionů turistů. Ochrana přírodních ekosystémů má velký význam nejen pro naši generaci, ale samozřejmě i pro generace budoucí, abychom mohli obdivovat, poznávat, ale také v ní odpočívat. Národní parky v Evropě jsou přínosem pro danou zemi a řadu z nich jsem navštívila.

Můžeme jmenovat i další národní parky, ale my jsme tady kvůli Národnímu parku Šumava.

Samozřejmě, mezi touto spoustou dopisů nám přicházely i písemné informace od různých organizací, jako je DUHA, občanské sdružení Přátelé Šumavy, ale také od krajských zastupitelstev Jihočeského a Plzeňského kraje.

Nebudu tady podrobně rozebírat vše, ale dovolila bych si odcitovat závěr tohoto hodnocení: